A poprosím ještě sněmovnu o větší klid. Dobrý večer, již večer, kolegyně a kolegové a pane ministře. Já tedy děkuji za úvodní slovo. On k tomuto bodu již minulý týden ve čtvrtek vystupoval pan ministr Adam Vojtěch, ale bylo to v ten moment, kdy poslanci nemohli v danou chvíli reagovat, pokud neměli přednostní právo typu předseda strany, předseda klubu či někdo jiný. Já bych proto tento bod otevřel, tak jak je v souladu s programem schválené schůze. Na závěr tady mám, podobně jako to bylo u předchozích dvou bodů, sérii několika usnesení. Začnu trochu zeširoka, protože problematikou nákupů se v tuto chvíli i zabývá Nejvyšší kontrolní úřad. A pokud se bavíme o tom, jakým způsobem by měla ČR a vláda postupovat například při doplnění zdravotních pomůcek do zásob, je důležité tuto věc probrat a i zde třeba přes hlasování usnesení Sněmovny najít jakousi shodu mezi poslanci.

Požádám poslance, kteří mají něco jiného k řešení, aby to případně řešili mimo jednací sál. Tak já doufám, že váš apel, pane předsedající, bude vyslyšen. Pirátský analytický tým a i řada investigativních novinářů odhalily mnoho závažných kauz, které rozhodně nelze zamést pod koberec. Nejde ovšem jenom o předražené a drahé nákupy, tedy o otázku, jak bylo naloženo s téměř 10 miliardami korun. Zabývali jsme se také tím, zdali zdravotníci, sociální pracovníci či běžní občané získali kvalitní ochranné pomůcky, které jsou bezpečné, a poskytovaly, jeli potřeba, poskytují v danou chvíli skutečnou ochranu. My jsme zkoumali i celou řadu podnětů, kdy nakupované pomůcky byly velmi pochybné kvality. Místo toho, abychom se obratem dočkali vysvětlení, tak mě pan ministr Adam tenkrát a já jsem na to už jednou reagoval ironicky pozval do toho nákupního týmu a ty jednotlivé přešlapy byly z mého pohledu dosti často bagatelizovány. Já bych na počátku uvedl jako tři do očí bijící případy. Někdy v polovině dubna 2020 jsem podal písemnou interpelaci na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ta obsahovala první odhalení pirátského analytického týmu.

Tato společnost navíc nedodala ministerstvu platné certifikáty, které by garantovaly, že dodané výrobky jsou bezpečné. Ministerstvo zdravotnictví si tedy zajistilo otestování kvality pomůcek od této společnosti a oznámilo, že část z nich byly nekvalitní, a proto některé objednávky zrušilo. Mně připadá, že kdyby se nikdo v těch objednávkách nešťoural a kdyby ten PR závod, kdo líp objedná, proběhl, jak proběhl, tak by se dál vesele od této firmy odebíralo, k žádné nápravě by nedošlo a skutečně by ty objednávky pokračovaly, aniž by byla kontrolována jejich kvalita. Obdobných otazníků kolem nákupu v této věci je celá řada. Zajímavým třeba byla i objednávka respirátorů za téměř 300 milionů korun pro Ministerstvo zdravotnictví, to získala rovněž společnost De Sol Investment, ta měla vlastníka v dalekém Belize. Já jsem se pak díval na práci investigativních novinářů, protože přece jenom poslanci by neměli fungovat jako nějací rešeršéři. Redaktor serveru Seznam Zprávy zjistil, že tento dodavatel ochranných pomůcek je prověřován mezinárodní policejní organizací Interpol za obchodování s padělky.

Já jenom dodám, že tento jednatel pro změnu čelil více jak deseti exekučním řízením a v podstatě netušil, co se ve společnosti děje. A já bych takto mohl pokračovat. Je tady společnost LA Factory, největší dodavatel Ministerstva zdravotnictví.

Závažná zjištění byla i ve věcech nákupů Ministerstva vnitra, ale pan ministr Hamáček zde v tuto chvíli není. Jenom jako příklad, respirátory dodávala stránková firma v Hongkongu, která byla založena teprve nedávno. Základní jmění v přepočtu na české koruny tvořilo 30 tisíc korun. Ty podklady jsme doručili Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ve dvou podnětech. Prezident NKÚ avizoval, že podnikne kontrolní akci k těmto nákupům, a proto tyto materiály budou pravděpodobně pro NKÚ velmi užitečné.

Já to zde říkám proto, že chápu argument, že v danou chvíli nešlo český trh v takovém množství zásobovat od českých firem.

Tak já bych už šel pomalu k těm návrhům usnesení. Já jsem za celou tu dobu a bylo to i několik vystoupení pana ministra Adama Vojtěcha zde, nikdo od té vlády mi nedokázal vysvětlit, jak ve stejný, prakticky ve stejný moment mohly dva státní orgány nakupovat ochranné pomůcky s naprosto enormními rozdíly v cenách, že to jako někomu nepřišlo divné.